Poštovane kolegice i kolege, stanka je istekla pa će sada govoriti u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Poštovane kolegice i kolege, tema je vrlo važna, žao mi je da danas kao i obično nema dovoljno saborskih zastupnika, pitanje tržišnog natjecanja svugdje je u svakom sustavu izuzetno važno. To je jedno od pitanja temeljenih sloboda kada je riječ o ekonomiji, ono je primarno. Prema tome, što je demokracija i sloboda ako je riječ o gospodarstvu da svaki poduzetnik ima pristup tržišnom natjecanju, da ostvari svoje poduzetničke ideje, je li tako u Hrvatskoj, nije. Naše tržišno natjecanje je opasno narušeno, mi imamo tzv. po mom mišljenju a i drugih ekonomista i stručnjaka, jednu pojavu koja je vrlo loša, o crony kapitalizma. To je ona najgora veza između poduzetnika i političara, možemo ih nazvat da su to politički poduzetnici, da su to državni, privilegirani, stranački poduzetnici i oni strahovito narušavaju tržišnu utakmicu svakoj ekonomiji pa tako i u Hrvatskoj. Ja ću ukratko samo spomenuti dva segmenta gdje se to tržišno natjecanje narušava, to su u trgovini i prije svega u trgovačkim lancima i u bankarstvu. Kako u trgovinama? Vidite, prema Zakonu uopće o tržišnom natjecanju, strani trgovački lanci su došli u Hrvatsku. Oni su zaposjeli teren, e sad što u drugom poluvremenu? Kako? Ako dođe netko na njihovu policu, onda mora sudjelovati u marketinškim kampanjama, tiskaju ga cijenama prema dolje, mnogi su propali i propadaju. Znači je li to tržište? Nije to tržište. Mi imamo Zakon o nepoštenoj trgovačko praksi, ali vidimo da se to slabo provodi, on se narušava i to je problem, dobavljači se najčešće ne žale, zašto, strah ih je, izgubit će ionako posla i pristup policama koje imaju. Što je ovdje važno za naglasiti? Vidite, u sektoru trgovine hrvatski mali trgovci su već davno uništeni. Imamo domaće trgovačke lance i imamo strane trgovačke lance. Ali ono što ponavljam već i danas ću ponoviti poštovani građani, mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku ćemo se žestoko boriti protiv toga. Nijedan strani trgovački lanac u proteklih 10 g. nije platio niti jednu kunu u državni proračun na konto poreza na dobit. Pa ja vas pitam je li to normalno? A znate zašto nisu platili? Zato što su u proteklih 10 g. svi iskazali gubite, govorim o lancima iz sektora prehrambene prehrane. Zamislite, 10 g. posluju s gubitku i oni još uvijek postoje i posluju na hrvatskom tržištu. Pa to se iz aviona vidi da tu stvar ne valja, da postoji nešto bolesno i to ćemo mi riješiti uz vašu podršku, ući u taj segment, svako mora platiti ako rade a oni ogroman promet rade, samo jedan sada trenutni najveći trgovački lanac, godišnje ima promet preko 4 milijarde kuna. Za to vrijeme su domaći trgovački lanci, mali trgovci, svi oni plaćali i plaćaju porez na dobit. Prema tome, gdje je tu tržište? Nema tu tržišta. Što radi Porezna uprava prije svega? E to su prava pitanja na koje ova Vlada i ova vlast ne odgovara, mi ćemo otvorit, ne samo otvoriti nego i riješiti. Ajmo sada na sektor banaka. Vidite, proteklih 15-ak godina, tamo negdje od '99., 2000. do danas, ima već 20 g., sistematski su uništavane male banke u Hrvatskoj, vidite, male banke u Hrvatskoj. Nestale su tako Dubrovačka banka, Gradska banka Osijek, Cibale banka Vinkovci, Županjska banka, Jadranska banka, to su bile lokalne, regionalne banke važne za razvoj tog kraja zbog poljoprivrede, zbog poduzetništva itd. Tadašnja je koncepcija HNB-a bila ovakva a ona je u stvari bila podla s namjerom da se unište upravo te banke. Oni su rekli, mediji su to prenosili, Hrvatska je mala zemlja, znate, previše mi imamo banaka jer je po osamostaljenju Hrvatske, imala nekih 60 banaka. Danas ima Hrvatska 20 banaka. Te su banke doslovno uništene, zašto? Pod optužbom odnosno mišljenjem da su njihova potraživanja nenaplativa. I gledajte molim vas, ovo je vrijedno jedne knjige da se obrazloži i opiše kako je na primjeru Gradske banke Osijek i Cibale banke, kako su doslovno odstrijeljene obje banke tijekom boravka u stečaju, znači dok su bile, sva su svoja potraživanja koja je HNB tada sa tadašnji guvernerom Škrebom, proglasio nenaplativim, te dvije banke su sva potraživanja naplatila. Razumijete? Sve su svoje štediše isplatili, pa čak su svoje dioničare nakon svega isplatili i vidite, tadašnji stečajni upravitelj Gradske banke podnio je kaznenu prijavu protiv tadašnjeg guvernera Škreba. Pojeo vuk magare. Dakle, činjenica da su te dvije banke, mogli bi ove druge nabrojati, dokazale da su imale naplativa potraživanja a nenaplativa. I da su u suštini mogle egzistirati, poslovati, to je optužba za tadašnje rukovodstvo HNB-a.

Što imamo danas? Što imamo danas? Nema tržišnosti u hrvatskom bankarstvu danas. 5 najvećih banaka kontrolira 81% imovine bankarskog sustava u Hrvatskoj, 5 banaka. Mi moramo govoriti o političkoj ekonomiji bankarstva u Hrvatskoj. O tome nije nitko progovorio u saboru dok nije nas nekoliko došlo, otvorili te teme. I za nas u stranci Promijenimo Hrvatsku, ma nas ne zanima HDZ, SDP ovi oni, ma nas zanima da riješimo problem banaka koje su nas okupirale. Hrvatska okupirana financijskim kapitalom, a ja osobno nikad nisam razlikovao okupaciju tenkovima od okupacije kapitalom. Teška je ovo riječ, ali dragi građani najbolje vidite kroz slučaj Franak, kroz faktoring društva koja su prala i muljala sa mjenicama bez pokrića, po podizanju naknada i provizija gdje su banke prošle godine uzele zaradile 4 milijarde 800 milijuna kuna. Na svakom koraku stvaraju blokirane, ovršene, jadne ljude koji se iseljavaju, dakle imamo, stvara se spaljena zemlja. A promoviraju svoju konkurenciju, uništavaju naše izvoznike i vode svoju kreditnu politiku. Netko će možda reći, Lovrinoviću ovo što govoriš ti ličiš na hrvatskog nacionalistu, ekonomskog, ekonomskog možete me takvog zvati, dakle u ekonomskom smislu jer branim interese ove države, ovog gospodarstva i u ime stranke Promijenimo Hrvatsku borit ćemo se do kraja jer ne možemo ljudi više ovako, ovdje tržište ne postoji, ovdje postoji feudalni kapitalizam i ovaj drugi crony, a, i dozvolite mi na kraju da još samo dvije misli kažem, jednu. Spoj politike i poduzetništva najopasnije za tržište u Hrvatskoj, za demokraciju, za sve. Ima u tom crony kapitalizmu i jedan segment koji bih ja nazvao generalska ekonomija. Moje duboko poštovanje svim sudionicima rata, generalima, pukovnicima, vojnicima koje god su činove imali, oni su za mene heroji, dužni smo im svi za slobodu, ali ima jedan broj takvih ljudi koji su se povezali s politikom i narušavaju tržišno natjecanje. O njima naravno nema riječi, svi koji posluju po zakonu i kako treba imaju punu podršku, ali moramo spriječiti taj bolesni spoj između pojedinaca i države jer uništavaju i sprječavaju one dobre prave poduzetnike da imaju svoje mjesto. Zamislite jedna informatička tvrtka radi na Krku velike tankove za naftu, a Đuro Đaković propada. Mogao bih nabrojati par primjera ovdje itd., vjerojatno će se netko ovim zainteresirati. Mi smo ovdje da otvaramo pitanja, ne samo da otvaramo da se borimo protiv ovoga ukoliko želimo. Samo jamranje, sjedenje kod kuće za stolom, a poštovani građani posebno se obraćam vama koji za vrijeme izbora sjedite kod kuće, vi na taj način dvostruko glasate za one koji nas uništavaju. Trebam li vas moliti da izađete na slijedeće izbore? Sjetite se svoje djece ako ih želite ispraćati dalje u inozemstvo, samo sjedite. Moramo se podiči jer ovo naprosto, ne samo da nema smisla, ovo nas uništava i hrvatska ekonomija, tržište natjecanja na ovaj način nema nikakvu perspektivu doživjet će svoj potpuni slom, ako se ne oslobodimo ovih, ovakvih pojava parazitskih i opasnih koje narušavaju tržište. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić. Kolegice i kolege, pa prije uopće nego počnem govoriti o ovoj temi želim još jednom s ovog mjesta izrazit negodovanje od strane Kluba zastupnika SDP-a što o izvješćima u biti raspravljamo ovako kasno, dakle mi sad već ulazimo u 2020. godinu, danas raspravljamo o izvješću iz 2018. godine, jučer smo recimo raspravljali o izvješćima HRT-a od 2016. do 2018., prošli tjedan smo raspravljali o nekim izvješćima u pravosuđu. Neka izvješća uopće ne došla na raspravu u ovom visokom domu da nije bilo potpisa upravo zastupnika opozicije i smatramo da je to jedna praksa koja nije dobra i koja je uvedena u ovom sazivu sabora i želimo upozoravati na to i dalje da još ovih nekoliko mjeseci koliko radimo da barem probamo raspravljati o nekim izvješćima kada su ona aktualna, a ne kada je više o njima bespredmetno razgovarati. A sada da se vratim u biti na samu temu, Klub SDP-a će podržati ovo izvješće nemamo ovoga što se tiče samog izvješća nekih zamjerki. Što se tiče same Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dakle treba imati na umu da agencija radi u okviru svojih zakonskih mogućnosti. Dakle, svjesna je određenih problema to se vidi iz izvještaja koji postoje kada je u pitanju i nepoštena tržišna praksa i sve te stvari, ali agencija može šta može u okviru zakona koji postoje i u biti ograničavaju djelovanje same agencije.

Evo, mi isto tako pozdravljamo dakle ono šta piše u zaključku, samom zaključku ovog izvješća, a to je da najveći problem u biti je karteli, dakle možemo to tako reći, a agencija je, dakle ova mjera koju zakon omogućava tj. svjedoka pokajnika, ajmo to tako reći, nije urodila plodom jer normalno nitko se neće sam javiti i doći reći, gledajte ja radim nepošteno, nego tek kad se nekoga uhvati, a teško je tu u biti nekoga uhvatiti i dokazat taj dio. Iako opet ako gledamo i tu europsku praksu, dakle 90% u biti slučajeva razbijanja kartela je upravo na temelju nekakvih poduzetnika koji su, koji su razotkrili, ajmo tako reći, ali u biti ta mjera ne pokazuje nekakve učinke i u tom pravcu se mi isto zalažemo za izmjene zakona i proširenje ovlasti agencije. Ista stvar je i sa ovim kontrolama u biti da po postojećoj zakonskoj regulativi agencija ako ide u nekakav nadzor ili kontrolu u biti to treba sve najaviti po postojećim zakonima, a onda se poduzetnici sami već mogu pripremiti na dolazak agencije. Dakle, isto tako pozdravljamo prijedloge agencije same da se proširi ovlast u tom smislu da se omogući agenciji ne najavljeno kontroliranje odnosno ne najavljeni nadzor, što mislimo da bi dovelo do boljih rezultata. Ako gledamo ovu novinu u kontrolu kvalitete roba u trgovini i taj dio u biti kada gledamo trgovačke lance koji su bili kažnjavani u pravilu ispada da su oni kažnjavani do sada zbog nekih sitnih tehničkih propusta odnosno iz samog nerazumijevanja njihovih obaveza što mislimo da je nekakav manji problem u samom zakonu, a puno veći problem je ovo što su i kolege prije mene govorile. Dakle, ja sam i sam radio u jednoj maloj tvrtci koja se bavila proizvodnjom i bili smo reketareni 2016., 2017. bio sam voditelj proizvodnje u jednoj maloj firmi i bili smo reketareni od jednog trgovačkog lanca na način da kada želimo plasirati svoju robu tamo morali smo plaćati cijenu ulaska na policu, morali smo odmah potpisati da ćemo uzeti 100% povrat sve robe, morali smo potpisati dakle platili smo tu ulaznicu, iako smo bili mala tvrtka koja je djelovala na području Primorsko-goranske županije ugovorom nam se tražilo da moramo puniti police svih trgovačkih lanaca i gdje nismo imali logistiku. Dakle akcije su nam bile uvjetovane, ne samo jednostrano kada trgovački lanac odredi da morate ići sa određenim proizvodom na akciju, vi morate pristati na tu cijenu i to je jedna praksa koja je uništavala male proizvođače jel male tvrtke koje nemaju ni logističku podršku s time ne mogu to pratiti. A pričam o nekoj situaciji od prije petnaestak godina, tada su bili ti počeci, tada su oni djelatnici studentski koji su radili tzv. punitelji polica. Zašto je to bilo tada nužno? Zato što recimo mi kada smo dali prvu seriju robe nakon nekakvih 30 dana nam je povrat bio gotovo 100% i onda smo išli vidjet o čemu se radi i kada smo obišli određene trgovačke lance smo shvatili da u poslovnicama naša roba se isporučuje i uopće ne dođe na policu i onda ste u biti prisiljeni uzimati te studente koji će to puniti da uopće dođe roba na policu da se proda. Dakle trgovci su se ponašali na način, imam po ugovoru 100% povrata, kako je bilo riječ o robi sa ograničenim rokom trajanja odnosno 45 dana jer je bila riječ o prehrani, dakle njima je bilo svejedno. I sada po novim zakonskim odredbama je to zabranjeno, ali nažalost to se i dalje u praski dešava i tu je agencija može kontrolirati koliko može.

Druga stvar, dobro je da je u novim tim zakonskim izmjenama uvedene obveze trgovačkih lanaca da moraju navesti i rokove plaćanja i isporuke i distribucije i svega toga i ti rokovi plaćanja su veliki problem gdje treba opet napraviti jednu dodatnu kontrolu jer upravo to ne plaćanje dovodi do propasti onih malih koji ne mogu tu izdržat taj dio.

Uglavnom to su sve neki problemi kojih ste i vi svjesni u agenciji jer se daju iščitati iz zaključka vašeg izvješća i mi ih pozdravljamo i dat ćemo vam punu podršku u naporu rješavanja tih problema. Isto tako smatramo da s obzirom na financijsko stanje RH kojim se ministar financija često zna i ova Vlada hvalit da je došlo vrijeme da se poveća proračun agencije, na što i vi upozoravate da imate mali budžet i da se proširite i kadrovski i da pojačate radnu snagu da bite mogli raditi i smatramo da ona situacija koja se dogodila da dva mjeseca niste imali puni sastav vijeća u 2018. godini, to nije vaša krivnja da ta dva mjeseca kada niste imali tri člana imenovana kojima je istekao mandat, niste mogli raditi jer sukladno zakonu niste mogli donositi zakonske odluke da to nije dobra praksa i da tu treba upozoriti na one koji donose te odluke da se te stvari u budućnosti izbjegnu i da se ne ponavljaju jer onda u tom periodu nerada odnosno nemogućnosti funkcioniranja agencije dolazi do raznoraznih zloporaba i može se svašta dešavati i zbog toga to se ubuduće ne bi smjelo dešavat. A što se tiče ovih drugih stvari i statistike, ja sada neću ulaziti u broj riješenih predmeta pokrenutih.

Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. U pravilu mi smo najviše spoznali u dva trenutka tijekom naše povijesti o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili AZTN-a prvi koji se ja sjećam vrlo dobro je bio 2012. kada je donešena prva takva odluka o zabrani tržišnog, zapravo konkurenciji što se tiče kartela na području grada Osijeka i udruženja pekara koji su se udružili i kontrolirali cijenu kruha. Znači, u pravilu kartel kad sve više poduzetnika remeti tržište i zapravo remeti one tržišne zakone konkurencije ponude i potražnje itd. Glavni preduvjet toga je oligopol, mi danas imamo nekoliko oligopola na našem tržištu i to je opasnost od upravo stvaranja takvog jednog kartela i kontrole tržišta odnosno tržišta preko samo cijene i proizvoda. A drugi dio koji smo mi … [[Govornik se ne razumije]] onako postao čisto da podsjetim, dosta bitan je kad su ulaskom u EU i u predpristupnim pregovorima gdje je zabranjeno zapravo od tada direktna državna intervencija u smislu državnih poduzeća koja su dobivala subvencije za rad i time zapravo kršile odredbe tržišnog natjecanja. To je ono što je bio najveći problem jel smo imali tu daleko najpoznatiji naravno od brodogradnje, ali i od niza drugih tvrtki koji su bili u većinskom ili potpunom državnom vlasništvu koji su dobivali te subvencije i zapravo tekstilne industrije itd., bilo je tu razno raznih industrija koje zapravo nemaju što raditi pod državnom kapom jer su čista tržišna funkcija. I to je bio taj najizazovniji period kad smo mi morali negdje i nešto što bi se reklo presjeći i osposobiti ono što se može, a ono što ne može funkcionirat bez takvih državnih subvencija nažalost zatvoriti jer se nisu snalazili i ne snalaze se na tržištu. Ja mislim da je jedan od rijetkih državnih takvih primjera aktualnih državnih poduzeća koje rade isključivo samo tržišnu djelatnost Borovo d.d., Borovo je da, dakle tvornica obuće koja apsolutno bi trebala i je posluje na tržištu, nema nikakvu vitalnu, bitnu državnu funkciju i još nije, ajmo reć, privatizirana jel nema smisla da, ak smo već izašli iz neke one planske privrede, iz nekog komunizma ili socijalizma, ušli u neko tržišno natjecanje koje nam je donijelo, htjeli mi to priznati ili ne, bolji standard, bolje uvjete života, to mislim da se svi možemo složiti, nema što država raditi u proizvodnji obuće, to je svima jasno. Ovdje imamo pred sobom meni izvješće koje je korektno, ja bi samo tu apostrofiro još nekoliko stvari samog izvješća prije još da upozorim na neke stvari, dakle imali smo jedan prekid rada od 15. studenog do 25. siječnja, dakle 2 mjeseca, nije, bili su uvjeti, nisu bili ispunjeni za rad, što ne znači da stručne službe nisu mogle pripremiti sve te materijale, dakle prihvaćam i to je, ide na dušu i Vlade i sabora koji imenuju članove, ali, znači sabor ih je imenovao 25. siječnja, a znamo zašto je dolazilo do toga i raznih promjena što se tiče većine u saboru, izbora itd. i to je još jedna od onih stvari koja je paralizirala ovu državu i dovodila do nestabilnosti, međutim kažem opet s druge strane navedeno je da je tijekom 2018. zaposleno dodatnih još 8 radnika, dakle ukupno završilo se sa 52 radnika, počelo se sa 44 i ja vjerujem da se moglo itekako pripremiti svi materijali i napraviti sva istraživanja, donijeti sve odluke koje bi onda se samo donijele na vijeću, tako da nije to toliki, toliko opravdanje. U pravilu kažu u području ocijene dopuštena je koncentracija poduzetnika, zaprimljeno je 29 prijava, riješeno 18 predmeta, sad na koji način, a imamo samo zapravo u 2018. u jednom predmetu je prihvaćeno preuzimanje obveza za otklanjanje negativnih učinaka što se tiče uz, utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika, dakle svojevrsni kartel, samo ona, vjerojatno onaj horizontalni na, na nižoj razini. Znači, mislim da smo daleko se kultivizirali, daleko otišli dalje što se tiče ponašanja na tržištu, ali ono što sam spomenio nekoliko potencijala i dalje stoji, pogotovo onih oligopola kad govorimo na tržišnu telekomunikacija, znamo koliko imamo pružatelja usluga, tu trebamo biti izuzetno oprezni odnosno od strane agencije, na koji način se formiraju cijene, kako, gdje, kako se prate, da li su u konkurenciji i da li ne postoji nekih dogovora s obzirom da imamo dva velika praktički pružatelja odnosno trećega na cijelom tržištu RH, dakle jedan klasični oligopol. Cijene goriva su sada nakon što se oslobodilo i klasično formiraju još uvijek imamo određene diskrepancije i to također treba nastaviti pratiti da nisu svugdje iste cijene goriva, a one doduše variraju u sitnom, ali tu tržište za sada funkcionira, ali to samo navodim kao određene potencijale i možda jedan najzorniji primjer, to sigurno znaju pogotovo prije 20.g. i svi oni koji su se, koji su studirali su cijene kopiranja gdje se itekako dogovaralo, itekako formirali karteli određeni na području gdje ste imali svojedobno, znalo se da svugdje cijena kopiranja 25 lipa, 50 nekada bila prije 20.g., pa 10,. pa tako dalje, sada manje-više se to ustalilo na onu neku jedva izdrživu tržišnu vrijednost i tu je isto možda građanima najzorniji prikaz što agencija treba radit, na koji način mi štitimo tržišno natjecanje kad smo rekli cijena kruha, cijena, evo banalno tako je kao kopiranja, ali kad imate tisuće i tisuće strana po godini nažalost koje se kopiraju, opet da ne ulazim u priču zašto se krše autorska prava itd., to je sad drugi par rukavica, onda to nisu mali iznosi i koji rade na štetu građana, nekom ostvaruju ekstra profit ako dolazi do netržišnih natjecanja. I ono što je na kraju naj, najbitnije je zapravo taj Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, tu zbilja imamo različite primjere obveznih zajedničkih marketinških aktivnosti kolega Đujić je spomenuo cijene police, dakle product placement, što je sve na neki način legitimno ali koliko košta koji red na polici. Također i obvezni mandatorni popusti koji se onda pojavljuju, to idu kroz te marketinške aktivnosti gdje se traži od dobavljača da oglašava u tom periodu od 3 i 56 mj. određene ekstra popuste kako bi bili na onim kad vidite one reklame za neke aktivnosti, vjerujte mi, to ne rade trgovci, oni to uvjetuju svojim dobavljačima da tu spuštaju cijene i tako da zajednički sudjeluju u marketinškim aktivnostima. Tako da, to ostaje i dalje tema koju treba dobro provjeravat, ne kažem da je sve protuzakonito ali da sigurno upravo nepoštedna trgovačka praksa, ima i taj u nazivu ne kaže se da je ono baš nezakonito jer je zakonito ali u smislu grubog kršenja zakona, al u smislu tih krivudanja sigurno da bi morali to kad već imamo taj zakon u zadnje 2 g., evo treća, da to vodimo. Inače, klub HNS-a naravno će prihvatiti ovo izvješće i mislimo da smo postigli jedan visok stupanj zaštite tržišnog natjecanja, da smo uspjeli tu tranziciju napraviti i da sigurno i dalje treba paziti i naravno i educirati građane, ali prije svega da ne padne napamet nikome više bilokakvih dogovaranja ispod stola, udruživanja, formi bilokakvih kartela ili zajedničkih sporazuma, kako god to nazvali, zahvaljujem.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, u kratkoj raspravi prije svega želim reći da će naš klub podržati ovaj izvještaj. Smatramo da je on u onom obimu koji zakonski okvir daje agenciji je cjelokupan i kao i svaki izvještaj dosad, a vezan je ne samo uz ovu agenciju i druge agencije koje reguliraju tržišta, on upozorava da je očekivanje javnosti puno veće pa čak i nas ovdje zastupnika, puno veće od same ovlasti agencije i dolazi često do nerazumijevanja što bi sve agencija trebala raditi jer su očekivanja veća od onoga što je sama zakonska ovlast. Dakle, prvi zakon je donesen još davne 19995. g., bile su neke izmjene, 2003. imamo novi zakon a 2010. g. zadnji zakon, koliko je meni poznato i koji je sada na snazi a vezan je za rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Nekoliko ključnih stvari, RH je malo tržište u svjetskim okvirima i upravo zato ili baš zato je ova agencija važna je to je malo paradoks, u malim tržištima je zapravo mogućnost za narušavanje tržišnog natjecanja lakše ostvariti nego što je to na velikim tržištima. U samom izvještaju se spominje kako agencija surađuje sa Europskom komisijom i sa svim onim pozitivnim propisima unutar EU-a u zaštiti tržišnog natjecanja i neke nadležnosti čak Europska komisija prebacuje na nacionalnu agenciju tj. na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koje onda oni obavljaju ali RH u tim okvirima kao malo tržište, itekako treba razviti ovu agenciju jer svaki poremećaj na tako malom tržištu, evo u smislu koncentracije tržišta, može izazvati značajne efekte. Netko je ovdje prije spomenuo slučaj Agrokor, nisam do kraja siguran koliko je taj slučaj vezan i uz ovu agenciju ali vidimo koliko je poremećaja i koncentracije jednog poslovnog subjekta može izazvati. Ono što je najbitnije, meni se čini najbitnije istaknuti i šta je smisao rada agencija pa onda i što se provlači kroz ovaj izvještaj, to su dvije stvari, to je prije svega zaštita građana, da imaju za adekvatnu cijenu, pristupačnu i kvalitetnu uslugu i druga stvar što je još bitnija a to je razvoj gospodarstva. Ono što mene u izvještaju, u svim izvještajima pa tako u ovom izvještaju je moja generalna primjedba što me smeta, uvaženi predsjedniče uprave, ja znam da je to teško ali možda bi doista trebalo u takvom izvještaju procijeniti koliki utjecaj na gospodarstvo, na rast BDP-a imaju ovakve mjere koje vi poduzimate. Unatoč tome što i neke odluke koje ste vi ovdje, i dobro je da ste ih naveli u konkretnim slučajevima, unatoč tome što vam na vrh, recimo na Visokom upravnom sudu su potvrđena pa kasnije Ustavni sud obori tu odluku, unatoč tome, tu se koliko se vidi u ovom slučaju, radi se o značajnim iznosima koje ste vi odredili kao kaznu, Ustavni sud je to poništio ali unatoč tome, mislim da je vaša uloga značajna i da bi to trebalo možda potkrijepiti nekakvim procjenama koliko ona utječe na gospodarstvo jer sve ove pojave koje vi sprječavate od utvrđivanja zabranjenih sporazuma, tzv. stvaranja kartela koje je teško utvrdivo, kojim ste vi institutom pokojnika, bože, isprika, pokajnika, nadam se da, da nije u pravnom smislu onaj koji onda takav slučaj da ne bude stvarno u pravnom smislu, figurativno pokojni, jel, pokajnik, da ga se oslobodi krivnje ako ukaže na takve slučajeve. To su onda naravno zlouporabe vladajućeg položaja i naravno koncentracija poduzetnika koja je to dopuštena jer vidimo prema izvještaju da se u pojedinim područjima djelatnosti i koncentracija povećava iz godine u godinu. Evo uzmimo samo, procjena je da recimo ili ovako da pitanje postavim, dozvolite mi, laički pitanje, koliko zapravo u Hrvatskoj imamo teleoperatera? Koliko ima utjecajnih teleoperatera? Mi možemo reći da ima ih više ali mislim po mom mišljenju da su dva bitna, dva ključna. I da oni vode priču. Pa zbog toga ne kažem da su oni u sukobu i sa pozitivnim zakonodavstvom ali sigurno je to činjenica koja opterećuje ovako malo tržište i zbog toga je vaš posao, evo dozvolite da nekad i pohvalimo u Saboru ljude koji dođu, vaš posao je izuzetno zahtjevan, sa malim brojem ljudi koji taj posao obavljaju i zbog toga je dobro da kažem da budu ovakve procjene jer opće raspoloženje javnosti je da u RH imamo previše agencija i da je većina njih nepotrebna. Duboko smatram da ova agencija nije nepotrebna i da bi joj trebalo omogućiti još više sredstva i više kadrova da bi obavila svoju zadaću. I na kraju što se tiče Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi, vi ste ga, prvi put ste počeli ga po njemu postupati, naveli ste sva ograničenja koja ovdje vladaju, zapravo u pronalaženju kršenja tog zakona i prije svega to je još uvijek visoka razina straha ako se tako smijemo izraziti, straha onih koji prijavljuju jer su oni opet ovisni o trgovačkim lancima u koje trebaju plasirati svoje proizvode, vi ste krenuli samoinicijativno istraživati onda takve slučajeve kontrolom ugovora, došli ste do određenih saznanja, vidjeli ste gdje su problemi, nadamo se da će u budućnosti toga biti sve više prijava i na kraju otklanjanja takvih nepoštenih trgovačkih praksi jer po mom mišljenju, to se najviše odnosi na standard građana. Dakle ovaj dio vašeg posla se najviše direktno odnosi na standard građana. Ako pogledamo i prema podacima FINA-e strukturu blokiranih građana, i tamo nam daju neke indikativne podatke o tome što zapravo u RH se vodi kao problem. Dakle, na kraju bi samo spomenuo još jedan slučaj koji bi ovako problematizirao, dozvolite mi da ako bude prilika, da i vaše mišljenje kažete oko toga. Kad govorimo o horizontalnom udruživanju, ono je svakako nedopušteno, karteli ali imamo specifične slučajeve, vi ste naveli slučaj zaštitarskih tvrtki.

I sad se postavlja pitanje s jednog aspekta zašto je tržišno natjecanje, naravno da nije dopušteno definirati minimalnu cijenu, ali kad gledamo potplaćenost tih ljudi, logički se nameće činjenica pa trebalo bi definirati minimalnu cijenu koju bi čovjek trebao štititi neki objekt u kojem izlaže i svoj život a da to bude u skladu sa nekakvim minimalnim standardima. Nije ovo pitanje nije vas, u smislu onoga što vi možete odlučivati o tome, ali to je pitanje za sve nas. Kako pomiriti ova dva suprotstavljena cilja? S jedne strane imamo cilj zaštite tržišnog natjecanja a s druge strane imamo potplaćene ljude koji osim minimalne cijene rada koja je definirana zakonom ... [[Govornik se ne razumije.]] drugih mehanizama nemamo gdje netko može nešto raditi za minimalnu cijenu a jednostavno ne može garantirat da će taj posao biti onda kvalitetno odrađen ili će taj čovjek biti doveden u životnu opasnost. Nije to jedini slučaj, tu imamo sukoba između gospodarske komore ili strukovnih komora, isto sa tržišnim načelima, o tome sam nešto govorio pa sam bio malo i napadnut, moždan nisam dovoljno precizno to rekao ali posve je jasno ako netko tko ima, ko je ovlašteni inženjer, ako nešto projektira, uzmite da projektira most, pa postoji valjda nekakva minimalna cijena za koju će on to kvalitetno napravit, sve drugo ako prepustimo tržištu, može se dogoditi da se kasnije budu ugroženi životi građana a onda i druge stvari.

U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku od trajanju od 10 minuta da se konzultiramo oko ove problematike još jednom zato što smatramo da treba malo proširiti raspravu o ovoj temi, dakle nije odgovornost samo agencija nego imamo situaciju koja djeluje na kartele i ovu problematiku a u nadležnosti je Državnog inspektorata i u biti politizacija Državnog inspektorata, mislimo da je dovela do toga da se ovdje problemi ne rješavaju i želimo se još jednom oko toga svega izkonzultirati.